Celá ta kauza jak pana doktora Svobody, tak pana starosty Růžičky je postavena na trestním stíhání za činy, které učinili v rámci kolektivního rozhodnutí opakuji, kolektivního rozhodnutí v rámci výkonu svého mandátu zastupitelů.

A tak jak včera probíhal mandátový a imunitní výbor, tak na mě skutečně obě ty kauzy působí jako nepřípustná kriminalizace komunálních politiků, kdy to možná je nějaký výsledek, a teď možná budu poněkud nekorektní, výsledek nějaké protikorupční hysterie, která tady v minulých letech byla nastavena a kdy často, jak to nakonec je i třeba v případě kolegy Růžičky, pokud se jednomu ze zastupitelů něco nelíbí, tak prostě podá trestní oznámení, které samo o sobě je zjevně zcela nesmyslné. Ale orgány činné v trestním řízení, a já jsem rád, že to tady zaznělo i ze strany pana zpravodaje, že je třeba se zabývat s ohledem na komunální politiky, na desítky, stovky starostů a zastupitelů tou otázkou, do jaké míry tady skutečně za rozhodnutí v rámci kolektivních orgánů samospráv mají být tyto osoby kriminalizovány.

Tak já myslím, že toto konkrétní číslo také o něčem svědčí.

Imunita u nás není doživotní, končí výkonem mandátu. Ale zároveň bych toto rozhodnutí považoval za důležitý signál, abychom začali řešit otázku kriminalizace těch, kteří působí ve funkcích starostů, zastupitelů, protože to by mohlo ohrozit i budoucí fungování samospráv.

Nyní je faktická poznámka pana poslance Ferance a potom přednostní právo pana poslance Jaroslava Faltýnka.

On řekl, že nechce srovnávat ty případy před týdnem a tento týden. Řeknu dvě věci pro srovnání. Ale ten rozdíl je v tom, on rozhodoval o něčem.

Minulý týden to bylo jenom politické rozhodování. Děkuji.

Pane předsedo, máte slovo. Hezké odpoledne, dámy a pánové, vážené kolegyně, kolegové, vážený pane předsedající. Mně se tady dneska vystupuje celkem špatně ve vztahu k té debatě, která tady byla minulý týden. Nicméně to určitě nějakým způsobem zvládnu a překonám. Chtěl bych v prvé řadě omluvit kolegu Růžičku, o kterého tady dneska jde, protože je nemocen.

A současně...

Tak já se omlouvám. Omlouvám se.

A pokud se týká pana kolegy Růžičky, tak to potom poprosím ještě jednou o vystoupení.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo. Zaznělo tady, že Opencard 2 je výsledek jakési protikorupční hysterie.

A to si myslím, že byl zejména primátor Pavel Bém a jeho náměstek Petr Hulinský, který přesvědčoval i pražské zastupitelstvo, že to je úžasně výhodný projekt, který, když schválí, tak tím přinesou Praze miliardu korun, že to bude hrozně výnosné a všichni si to budou kupovat.

Jenom za to, že má tu kartičku a že mu bude přinášet úžasné výhody.

Dostal ten případ jeden měsíc předem a pak zastupoval hned obžalobu u soudu. Já si myslím, že tohle je jeden velký historický omyl na půdě Poslanecké sněmovny. Už se to projednávalo, když tady byla vyšetřovací komise k Opencard, kde vlastně bylo podáno trestní oznámení na paní Máchovou, která figurovala jako státní zástupkyně i v případu pana Svobody. Myslím si, že to je opravdu velká chyba a že možná, že se stalo, že pan Svoboda a další radní něco pokazili. Možná že teď, když se na to díváme ze zpětného pohledu, tak samozřejmě je spousta času a ta věc už je vyřešená. Ty papírové kupony se nakonec vytiskly. A takhle zpětně se to hodnotí velice jednoduše.

Takže já ten pohled nevydání chápu. Já osobně tedy budu hlasovat pro vydání, protože si myslím, že by to měl rozhodnout soud.

Myslím si, že kdyby státní zastupitelství vážně zkoumalo to, co uvedl soudce soudu prvního stupně doktor Sotolář ve svém rozsudku, to, že se podivoval, že na lavici obžalovaných nesedí skutečně politická reprezentace, která to odsouhlasila a která ten projekt iniciovala a prosadila, protože ti úředníci to neudělali sami od sebe, ti to udělali na základě toho, což je zmapováno i v rozsudku, že dostali zadání od politické reprezentace.